Tento týden jsem měl dvě úrazové služby a za každou tu úrazovou službu se potkáte minimálně s osmi, deseti posádkami Zdravotnické záchranné služby, a musím říci, že s nimi hodně diskutuji.

Ale tady jsme se ocitli v situaci, kdy jsme na konci minulého volebního období skutečně schválili velmi dobrý záměr, nicméně špatně legislativně napsaný, a to nikomu nevyčítám, všichni jsme věděli, že to bylo ve velkém tlaku. A teď stojíme před situací, jakým způsobem to napravit, a v podstatě tady teď jenom soupeříme o to a tady bych trošku korigoval paní poslankyni Pastuchovou, prostřednictvím pana předsedajícího není to kritika, ale přece to není o tom, že nabízíme záchranářům možnost jít o 2,5 roku do předčasného důchodu dříve. V čem se lišíme, je, jak k tomu dojdeme.

A to už je věc nějakého věcného názoru, nějakého politického názoru, ale rozhodně to není o tom, že bychom si těch záchranářů tím pádem méně vážili. A pak si ještě neodpustím jednu poznámku. Nikdy není úplně dobře, když začneme nějakým způsobem kastovat jakoukoliv společenskou nebo i profesní skupinu.

Ano, je to pod střechou, je to v nemocnici, ale jinak, řekněte sestřičkám na urgentu, že si jich vážíme méně, to si myslím, že by bylo velmi nekorektní. Tak tolik ještě k té diskusi, která tady proběhla. A za mě bych vás rád požádal o podporu pozměňovacích návrhů, které jsme podávali i společně s kolegy. Speciálně bych chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu B3, který se týká jiné oblasti, a to je vlastně také určitá náprava legislativní, aby výchovné mohlo být v nějaké neredukované podobě vypláceno i u takzvaných transformovaných invalidních důchodů. Toto iniciovala Národní rada osob se zdravotním postižením, ale i další skupiny pacientů, a myslím si, že je to korektní, aby tam nebyla diskriminace. A potom pozměňovací návrh označený B4, který podobnou problematiku řeší u souběhu vdovského a starobního důchodu, kde by také za určitých podmínek docházelo ke krácení výchovného na polovinu, což předpokládáme a předpokládám, že to napříč Poslaneckou sněmovnou považujete také za legislativně špatné. Takže těmito pozměňovacími návrhy bychom tu diskriminaci měli odstranit. Děkuji vám za pozornost.

Prosím. Děkuji, paní předsedající.

Ale já pořád říkám: Jsme v systému IZS a jediná složka nemáme vůbec, ale vůbec žádnou výhodu. Já vás znova prosím, pojďme udělat ten kompromis, pane ministře. Děkuju. Nyní je v obecné rozpravě ještě přihlášen písemně pan poslanec Mašek, následně s přednostním právem pan ministr a z místa se hlásila paní poslankyně Peštová.

Historie záchranky sahá ve většině republiky do šedesátých až osmdesátých let, a říkám to proto kromě Prahy, která už slavila samozřejmě jako jediná více než sto let záchranky ale ostatní šedesátá, osmdesátá léta, a tehdy jsme ještě nevnímali tak jako záchranku.

Ale rok 2000 tady připomínám proto, že jsme se stali ze zákona součástí takzvaného Integrovaného záchranného systému. Všichni víme, že policie a hasiči mají více než stoletou historii, my tedy tu historii máme výrazně kratší, ale právě legislativa z roku 2000, kdy se přijal zákon o Integrovaném záchranném systému, a záchranka byla vyjmenovaná jako jeho základní složka znovu tedy říkám, záchranná služba, policie, hasiči. Policie a hasiči jsou dlouhodobě sociálně ošetřeni tím, že mohou odejít v průběhu služby po odsloužených letech, v současnosti je to po patnácti a více letech, s takzvanou výsluhou.

Proč to nejde?

Proto se již několik let snažíme vyřešit sociální situaci záchranářů a správné řešení nám přišlo v tom, alespoň pro záchranáře získat to minimum, aby po šedesáti letech věku v případě, že to fyzicky a psychicky v uvozovkách nedávají, aby mohli odejít.